Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tam je pouze pod písmenem A uvedeno dvakrát za sebou A1, A2 a potom A3.

Prosím, pane zpravodaji. Jasně jsem přečetl, a sám jste to i naznačil, že za druhým bod při hlasování je celý návrh A, za třetí pak je návrh B1, za čtvrté... Přesně jsem popsal proceduru. Takže opravdu nerozumím kolegovi Šidlovi, co tím myslel. Já to vnímám, protože ty odstavce nejsou očíslovány, protože jsou očíslovány části druhé, části třetí, části šestnáct, ale není to jako první, druhý, třetí, ale jsou to odstavce, jestli tomu správně rozumím, abychom si vyjasnili ten postup. Je tomu tak? Ano? Rozumíme si? Pan zpravodaj tomu rozumí, pan poslanec Tejc... Prosím.

To ale není změna, to je v podstatě dotaz na to, abychom si ujasnili, který bod se kterého týká u toho rozděleného A.

A jednotlivě, ty vydělené části, a potom, když by to neprošlo, bychom hlasovali podle návrhu, který předložil pan zpravodaj. Rozumíme si? Jako první budeme hlasovat o protinávrhu, tzn. o proceduře, kterou navrhl pan poslanec Jeroným Tejc. Zahájil jsem hlasování číslo 130 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Tejce. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 130, z přítomných 166 pro 121, proti 31. Návrh byl přijat. Budeme se řídit tímto procedurálním návrhem, tzn. že v podstatě bod A budeme hlasovat postupně. Děkuji za slovo. Pokračovali bychom přímo hlasováním, pane místopředsedo. Nyní bych prosím hlasoval za prvé návrh technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu.

Žádné legislativně technické úpravy ve druhém čtení předneseny nebyly.

Žádné takové předneseny nebyly. Já to tedy zopakuji: A2, A7, A8, A9 a pátým hlasováním všechny ostatní z A, včetně legislativně technických úprav. Rozumíme si teď? Dobře, děkuji. Šlo o to, že Sněmovna schválila hlasování podle předloženého návrhu pana poslance Tejce a v jeho části předloženého návrhu proto postupuji přesně tak, jak on schválil předložený návrh, proto jsem začal za prvé. Jelikož nedošlo ve třetím čtení k žádným legislativně technickým úpravám, přeskakuji, jedu ten bod dále. Přesně postupuji podle toho, co se schválilo panu Tejcovi. Takže, pane místopředsedo, pokračoval bych dál. Za druhé budeme hlasovat návrh číslo A2 a je to návrh pana poslance Ondráčka týkající se nemajetkové újmy.

Děkuji vám. Další návrh. Další návrh, za třetí, hlasování návrhu A7 týkajícího se změny zákona o rybářství. Stanovisko, pane ministře. Pan zpravodaj? Omlouvám se, pochybil jsem. Hlasování pořadové číslo 132 prohlašuji za zmatečné.

Pan ministr ještě jednou zopakuje své stanovisko. Pan zpravodaj.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Za čtvrté hlasujeme návrh A8 týkající se změny zákona o Finanční správě.

Kdo je proti? Děkuji vám.